Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem se hlásil s faktickou hned po zpravodajské zprávě. Nedostal jsem slovo panem místopředsedou Fialou.

Já jsem spolu s kolegou Mílou Roznerem členem volebního výboru a pro žádnou ze zpráv o hospodaření a činnosti České televize jsme zcela určitě nehlasovali. A protože jsme v bodu o činnosti České televize, pominu hospodaření a přečtu vám, co jsem si připravil: Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní.

Odstrašujícím příkladem je například pořad 168 hodin, který využívá, nebo spíše zneužívá umění střihu, vytržení věci z kontextu a skryté natáčení osob, které používá následně k cílené dehonestaci či zesměšnění politicky nepohodlných lidí.

Kritiky na činnost rádoby nezávislé veřejnoprávní televize by byly na dlouhý výčet a bylo by to jen opakováním mnohokrát řečeného. Předvolební průzkumy na hony vzdálené realitě jsou jen vrcholem tohoto ledovce. Děkuji. Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. K panu kolegovi Valentovi prostřednictvím pana předsedajícího.

A já prosím, abyste si přečetl zákon o České televizi, kde je to jasné. My skutečně nejsme ti, kdo má řešit, kdo bude v managementu České televize. Česká televize je zákona o České televizi nezávislá a my skutečně nemáme rozhodovat, kdo bude v managementu. Naším úkolem je pouze volit radu, případně schvalovat zprávu a dbát důsledně na nezávislost České televize. Chápu, že soudruzi by chtěli něco úplně jiného! Děkuji za pozornost. Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. Prosím, pane místopředsedo. Moje faktická poznámka se týká vystoupení pana poslance Španěla. Já jsem vám nemohl dát slovo k faktické poznámce, když jsem řídil jednání Poslanecké sněmovny, protože § 60 jednacího řádu jasně říká, že k faktické poznámce se může poslanec přihlásit s tím, že reaguje na něco, co zaznělo v rozpravě.

Děkuji za slovo. Já jenom v krátké reakci na kolegu předřečníka Gazdíka, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Děkuji vám za něj.

Takže vám děkuji, že jste takhle vystoupil, ale ještě bych vám doporučil, ve stenozáznamu si najděte mé vystoupení, protože já jsem skutečně k tomu řekl všechno, a nikdy jsem neřekl, že my politici jako poslanci budeme ovlivňovat Českou televizi.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já slibuji, bez přípravy a bez papíru, že nebudu hovořit tak dlouho, jako tady předvedl kolega Valenta z Komunistické strany Čech a Moravy. Chtěl bych jenom na začátku říct, že je dobře, že se konečně dostáváme k projednávání zpráv České televize, protože všichni víme, co by neprojednání zpráv za dva roky za sebou vlastně znamenalo, a už bychom se vlastně v tom celém kontextu mohli ptát na to, zda to neprojednání a neschválení zpráv není nějakým dalším úmyslem, protože prostě tato Rada České televize se nám z nějakého našeho politického pohledu třeba nezamlouvá a nelíbí. Já nebudu mít ambici, jako má pan kolega Valenta, hodnotit Českou televizi ve stylu, co se mně na ní líbí, co se mně na ní nelíbí, protože vždycky a za každých okolností bude samozřejmě to naše politické hodnocení silně subjektivní. Nikdo z nás rozhodně netvrdí, že jsme vždycky spokojeni s výstupy České televize.

Já jsem moc chtěl poprosit o jednu věc. Držíme se skutečně faktů, držme se toho, že výroční zpráva prošla volebním výborem, kde bylo diskutováno jistě odborně, a jistě máme o tomto jednání zprávy i od našich zástupců ve volebním výboru. Držme se prosím i toho, že debata tady na plénu se má skutečně týkat toho, co projednáváme, tedy roku 2016. Pan kolega Valenta prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě i v tomto bodu vybíral výroky, které s rokem 2016 neměly nic společného. Chtěl bych ještě zmínit tu věc, že my bychom měli být i příkladní v tom, že ovládáme něco, co je mediální gramotnost, co je práce s informacemi, a sami bychom se ve svých vystoupeních měli držet jisté vyváženosti a jisté uměřenosti, protože politizace tématu Česká televize prostě nikdy tomu médiu jako takovému samozřejmě prospět nemůže. A pokud se tady objevují na různých soukromých profilech českých politiků, českých poslanců těsně předtím, než budeme hlasovat o zprávách České televize nejrůznější anonymní zprávy o tom, že ta účetní závěrka není v pořádku, a nikde není zdroj těch informací, je to prostě anonymní zpráva, tak my jako poslanci prostě vypouštíme do veřejného prostoru obrázek sami o sobě a říkáme: není pro nás relevantní zdroje ověřovat. Já bych moc chtěl vyzvat k tomu, abychom se drželi faktů, které jsou ve zprávě o činnosti České televize, můžeme k nim být samozřejmě kritičtí, bavme se o jednotlivých položkách té zprávy, bavme se o nich konkrétně, ale nehrajme tady hry, že vytrhneme nějaké výroky politiků z kontextu, dáme je hezky za sebe a budeme tvrdit, že toto je ten věrohodný, správný obrázek o České televizi. Vždyť to je vždycky jenom subjektivní názor každého z nás.

To přece není teď předmětem jednání o výroční zprávě České televize.